Proto jsem si dovolil připravit návrh, který možná, a pevně tomu věřím, rozhýbe trošku konkurenční boj, protože zákazníci již dávno zapomněli na to, jaké to je, když se operátor předbíhal o jeho smlouvu, když mu nabízel tu mobilní telefon s výraznou slevou, tu velice dobrý tarif, aby k němu přešel. Ale klasický uživatel o tyto všechny výhody přišel tím, že se trh stabilizoval a operátora nic nenutí o něj bojovat. Používají jednoduchý trik, jak jsem říkal. Ten trik souvisí s prolongací výhod, automatickou, kdy zákazník, pokud si nehlídá drobným písmem na faktuře uvedený údaj, že se blíží tato doba, a lehce ji přehlédne, automaticky o další dva roky třeba prodlužuje tuto smlouvu, popř. používají ten trik, že výpovědní lhůta datové služby je neúměrně dlouhá a samozřejmě prodražuje se fungování u jednoho operátora a přejít k druhému je v ten moment problém, protože ta data by musel platit souběžně.

Nic je nenutí, aby řekli, že ta doba musí být kratší. Proto, aby v tomto zákoně byla jasně stanovena doba 30 dnů, dokdy musí právní účinky výpovědi nastat. A druhý bod, který navrhuji je, aby když se vám blíží doba smlouvy se závazkem, kterou jste uzavřeli, byl vyžadovaný aktivní souhlas s tím, že ji chcete prodloužit. Ne aktivní nesouhlas. Aktivní souhlas. Chcete ji prodloužit i nadále? Čili navrhl jsem v § 63 odst. 10 doplnit patřičnou větu, která tuto povinnost přesouvá na operátora a zákazníkovi dává tu možnost ukončit. Tyto pozměňovací návrhy jsou zavedeny v systému. Předpokládám, že přijdu na hospodářský výbor, a pokusím se je obhájit před tímto výborem, aby se jich ujal jako garanční výbor a aby se snad díky tomuto trošku podařila rozhýbat konkurence českých telekomunikací. Děkuji za pozornost.

Děkuji za slovo. Já bych chtěl s odkazem na úvodní slovo pana ministra a také na dohodu ze schůzky u pana premiéra navrhnout zkrácení lhůty na 20 dnů pro projednání ve výborech. A když už tedy mám slovo, tak si současně dovoluji vznést procedurální návrh.

Myslím si, že není přehnaná ambice projednat dnes ty body, které svítí na tabuli.

Děkuji. A samozřejmě ještě před ukončením rozpravy dám hlasovat o vašem procedurálním návrhu. Ale zagonguji, protože budeme rozhodovat. Odhlásím vás všechny. Požádám vás o novou registraci.

Rozhodneme v hlasování číslo 42, které jsem zahájil a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Budeme tedy jednat dnes i po 19. hodině. Nyní tedy budeme pokračovat v rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jenom přítomných kolegům a kolegyním z hospodářského výboru

Děkuji, pane předsedající. Já jenom velmi krátkou faktickou poznámku, protože je tady návrh na zkrácení lhůty na 20 dnů, tak bych jenom požádal své kolegyně a kolegy z hospodářského výboru, budeme muset svolat mimořádnou schůzi, protože kdybychom to projednávali na řádné schůzi 19. dubna, tak by prostor na ty pozměňovací návrhy byl čtyři až pět dnů, na to, abychom je vyhlásili, obdrželi, dali je k vyjádření Ministerstvu průmyslu a obchodu a potom je následně nějakým způsobem zpracovali. Děkuji za pozornost. Ještě v rozpravě. Prosím, pane zpravodaji. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Pak bych si dovolil na něj ještě krátce zareagovat. Ve svém vystoupení jsem poměrně obšírně hovořil o učebnicovém oligopolu tří operátorů.

V tomto případě to znamená nízké daňové limity za ceny vyšší, než by musel. V tomto případě ceny jsou skutečně v evropském kontextu extrémní.

Zda právě zde nedochází k té zakázané spolupráci operátorů, která drží ty zmíněné extrémní ceny takto nehorázně vysoko. Posílení pravomocí, konkrétně chceteli Českého telekomunikačního úřadu jako zmíněného regulátora, prostřednictvím tohoto zákona považuji za více než potřebné.